Máte slovo.

Navrhuje se tedy, aby autorizovaní inspektoři vydávali posudky ohledně souladu projektové dokumentace a dokumentace vyjmenovaných jednoduchých staveb s požadavky na výstavbu, popřípadě technickými předpisy a technickými normami.

Tento postup přispěje ke zkvalitnění podkladů při rozhodování stavebního úřadu a zároveň pro stavebníka může znamenat zrychlení povolovacího procesu, protože stavební úřad se může spolehnout na právní domněnku v souladu předkládaných podkladů s požadavky na výstavbu, případně technickými předpisy a technickými normami.

Takže tolik k odůvodnění tohoto stručného pozměňovacího návrhu, který se snaží, řekněme, zakomponovat a nadále využívat odbornost autorizovaných inspektorů. Děkuji za pozornost. Přečtu omluvu.